Vy ji tímto další ranou likvidujete a bráníte se využít toho roku, který je před námi, k debatě, abychom tu situaci změnili. To mi přijde velmi nefér, a proto nemůžu hlasovat pro senátní návrh, protože jsem přesvědčen o tom, že příští rok můžeme věnovat debatě na posílení rozpočtového určení daní obcí, když už je nechcete posílit od roku příštího, možná proto, že není před obecními volbami. Děkuji a nyní prosím k mikrofonu pana poslance Laudáta s přednostním právem. Děkuji, paní místopředsedkyně.

Děkuji.